54.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsme pod časovým tlakem, tak já to nebudu zdržovat. Pouze konstatuji, že předkládám k projednání sněmovní tisk, novelu zákona, kterým se mění zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, některých službách informační společnosti a tak dále. Je to zákon, který je nekonfliktní, je to záležitost, která je ryze technického charakteru. Cílem je vytvoření férovějšího podnikatelského prostředí pro menší podnikatelské subjekty, které získávají přístup ke spotřebitelům prostřednictvím poskytovatelů internetových služeb. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, chtěl bych vás tímto požádat o podporu předloženého návrhu a vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a to jednak z důvodu časové naléhavosti, kdy současný stav by mohl negativně dopadnout na Českou republiku a v případě prodlení s adaptací právního řádu na předmětné nařízení, a dále z důvodu, že jde vysloveně o technickou novelu.

Děkuji, pane předsedající.

Prosím, to datum si dobře zapamatujte, protože tady pan ministr mluvil o určité časové tísni. Mám tam nějaké dotazy, na které už bohužel teď není prostor, jenom bych chtěl navázat teď už ne jako zpravodaj, ale se stanoviskem našeho klubu Děkuji. Takže bych chtěl navázat se stanoviskem našeho klubu. Souhlasíme s cíli nového zákona, nicméně si nemyslíme, že § 90 slouží k tomu, aby se urychloval legislativní proces v případě, že na ministerstvu nějaký zákon dlouze leží a je nám předkládán potom v § 90. Jenom chci upozornit, že nám to leží jako tisk od října 2020. Vidíte, že si ministerstvo nechalo skoro rok a půl na to, než nám tento adaptační zákon poslalo, a od října 2020 jsme nezaznamenali žádnou snahu ze strany vlády o prioritní zařazení tohoto bodu. Proto mi dovolte, po dohodě s klubem TOP 09 vetujeme § 90. Zároveň, protože souhlasíme s cíli toho zákona, jsme ochotni zkrátit lhůtu na co nejkratší možnou, aby se stihl legislativní proces. Děkuji.

A pokud se již nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. A nyní tedy se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo jiný výbor? Nikoho nevidím. Zahajuji hlasování. Já vám děkuji.

Žádný takový návrh nevidím. Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dní na 30 dní, takže budeme hlasovat o tomto. 15 dní?